Děkuji za slovo. Já bych si dovolil ještě probrat ty argumenty trochu více do detailů, protože věřím, že to potom pomůže při rozhodování Sněmovny při odročování této otázky. Rozpočet na české předsednictví v roce 2009 byl 1,9 miliardy korun.

Samozřejmě nechci zpochybňovat to, že proběhly určité problémy v tom předsednictví, to víme velmi dobře. Nicméně vnímám, že Česká republika se posunula od té doby výrazně dál v tom smyslu, jakým způsobem jsme schopni organizovat velké mezinárodní akce, jakým způsobem se dokážeme ve světě prezentovat. Těch 12 let samozřejmě dalo vyrůst, a já si myslím, že můžeme to říct doslova, nové generaci státních úředníků, kteří např. umějí výborně anglicky, studovali v zahraničí. To znamená, my jsme objektivně v daleko lepší pozici organizovat takovou akci.

To mě velice mrzí a já bych se ho rád pokusil dovést k tomu, že tento názor má přehodnotit a prostředky a zdroje, které stát a státní správa má, tomu náležitě věnovat.

Koneckonců mám i ten dojem, že se premiér takto snaží prezentovat. Já jsem si vytáhl některá konkrétní čísla, na kterých se snažím demonstrovat, že je to vlastně podstřeleno bez jakéhokoliv rozmyslu. Takže v roce 2009 byly náklady na zajištění bezpečnosti předsednictví zhruba 373 milionů korun.

To znamená, mě by opravdu zajímalo, jestli to tedy vláda brala přes kopírák, nebo jestli tam má nějaké argumenty. My na to máme v České republice velice kvalitní lidi, na druhou stranu některé naše úřady se potýkají opravdu se závažnými nedostatky, a to konkrétně Ministerstvo zahraničních věcí.

To, co je naprosto klíčové, a to, kvůli čemu potřebujeme lidi, a ti lidé samozřejmě nežijí ze vzduchu, jsou priority. Proč je pro nás Evropská unie důležitá? Věřím, že tomu rozumí snad každý občan České republiky, protože je to náš největší obchodní trh.

A to musejí dělat lidé, kteří mají velice detailní a konkrétní znalost kontextu. Protože to předsednictví je o tom, že my povedeme ta jednání.

My můžeme pozvat hosty, kteří budou na odborných panelech hovořit o těch tématech a nastolovat je.